Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy podle té procedury postupovat. Prosím tedy návrh na první hlasování a stanoviska paní zpravodajky a paní ministryně.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti?